Dle mého názoru se jedná o přijatelný a vhodný zásah do soukromoprávních vztahů, protože ve výsledku nejde o nic jiného než o poskytnutí možnosti autora ve stanovené době znovu zasednout k jednání s producentem o jejich smluvním vztahu.

Je důležité připomenout, že by se toto vztahovalo pouze na smlouvy uzavírané v budoucnu. Jedná se o jednoduchý způsob, jak alespoň trochu narovnat práva malých autorů, jednotlivců či fyzických osob a velkých českých i mezinárodních společností.

Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, neb pečlivě sledujeme, jaké pozměňovací návrhy jsou v jednotlivých částech legislativního procesu podávány, tak si vám dovolím krátce sdělit i naše stanovisko nebo spíš náš názor to není v tomto smyslu stanovisko, názor tedy na další tři pozměňovací návrhy, které se tady objevily. První je tedy návrh pana poslance Michálka, který doplňuje § 23 autorského zákona o negativní vymezení pojmu sdělování veřejnosti v případě rádií a televizí v některých provozovnách. Považuji za nutné zmínit, že pojem sdělování veřejnosti je autonomním pojmem unijního práva a jeho výklad přísluší pouze Soudnímu dvoru EU.

Zdůrazňuji, že navrhované ustanovení je možné vykládat pouze eurokonformně, a to tak, že provozovna, ve které se zpřístupňování chráněných děl nebude považovat za sdělování veřejnosti, bude muset splňovat všechna navrhovaná kritéria najednou. Ještě jednou to zopakuji: bude muset splňovat všechna navrhovaná kritéria najednou, a těmito kritérii jsou: zpřístupnění jen pro úzký okruh osob, nahodile a nezávisle na přání příjemců, a nevýdělečné povahy.

Rád bych také dodal to, že tento pozměňovací návrh vyvolal u řady zainteresovaných subjektů, převážně nositelů práv, velké obavy. Oslovili nás, my jsme se tímto tématem podrobně i zabývali a považujeme jej to chci zdůraznit za nějaký řekněme hraniční postoj v této věci.

Další věc je pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové. Jedná se o omezení okruhu případů, kdy by bylo možné, nebo kdy by měla být možnost sjednat licenční odměnu v podobě jednorázové paušální platby. Lze říci, že se o tomto tématu pravidelně hovoří, nicméně jedná se o věc, která je mimořádně komplikovaná, a my nemáme za to při samozřejmě všem respektu k tomu, že paní poslankyně tento pozměňovací návrh předložila a zdůvodnění, které tady přednesla tento pozměňovací návrh může mít velmi významné negativní dopady na trh s licencemi a vlastně ve výsledku vést ke zhoršení postavení některých autorů a výkonných umělců. Tudíž my s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit, což říkám v komentáři ještě i před jednáním výboru, kde buď já, nebo moji kolegové také dodáme. Chtěl bych k tomu doplnit jednu důležitou věc.

Já jsem, pane kolego Michálku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, už tady zmiňoval, že pro moje ministerstvo je to nějaká hraniční mez toho, co je v této věci možné, ale ještě akceptovatelné, zatímco pozměňovací návrh paní kolegyně Kovářové v této podobě by představoval velmi vážný, v jistém ohledu řekl bych až nebezpečný zásah do prostředí vztahů mezi autory, producenty, dalšími aktéry, ale chci ujistit paní poslankyni Kovářovou, že my se například v rámci audiovize analogicky tímto tématem zabýváme.

Chci říci, je myslím podstatné, aby to takto veřejně zaznělo, že tento pozměňovací návrh je výsledkem velmi intenzivních diskusí jednotlivých aktérů.

My jsme tehdy požádali o odklad projednání tohoto pozměňovacího návrhu právě proto, abychom tuto velmi komplikovanou problematiku, které se tento pozměňovací návrh týká, prodiskutovali, řekl bych pracovně, ze všech stran.